A v čem spatřuji největší hrozbu, u těch takzvaných bio, je to, aby se na našich polích, na naší zemi místo potravin začaly pěstovat plodiny jenom proto, aby se mohly spálit.

K tomu částečně směřuje i můj návrh. Děkuji za pozornost. K těmto pozměňovacím návrhům se přihlásím v podrobné rozpravě.

Dobře, tak je to nějaký omyl. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se stručně vyjádřím k tomuto zákonu, respektive položím několik otázek panu ministrovi a potom dám procedurální návrh. Já jsem se nejprve chtěl zeptat, kde je paní ministryně financí, protože tenhle zákon může mít poměrně značný dopad na státní rozpočet a rozpočty domácností. Pokud se nemýlím, tak dneska jde na tu podporu zhruba 45 nebo 46 miliard korun každý rok, přičemž zhruba polovinu platí stát a polovinu platí domácnosti, a mě by velmi zajímalo, kolik to bude po přijetí této novely. To znamená, jaký je výhled, kolik bude ta každoroční dotace do tohoto odvětví poté, co přijmeme tuto novelu, a kolik z toho zaplatí státní rozpočet a kolik zaplatí lidé, protože to může jít do velkých desítek miliard.

Já jsem slyšel dneska paní ministryni, jak plamenně hovořila, jak si nemůžeme dovolit zafinancovat platy učitelů na úrovni 130 % průměrné mzdy, ale když přijde na zákon, který znamená desítky a desítky miliard výdajů státního rozpočtu, tak tady vůbec není. Potom jsem se chtěl zeptat, jestli skutečně používáme nástroje s nejlepším poměrem cenavýkon pro dosažení toho cíle, na kterém se asi shodujeme, což je modernizace naší ekonomiky. Určitě potřebujeme modernizovat naší ekonomiku, naši energetiku, ale skutečně ty nástroje, které aplikujeme, vedou k tomu, že se nám to podaří dělat s nejmenšími náklady. Právě o tom mám vážnou pochybnost.

A na závěr tedy k tomu návrhu.

Děkuji za podporu. Takže máme tady procedurální návrh, abychom jednali po 19. hodině a po 21. hodině, chápu to dobře? Takže bychom o tom hlasovali. Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Hlásíte se? Jo, tak prosím. Já jsem myslel, že jste jenom tak mával... Prosím, přednostně. Dobré odpoledne, vážený pane předsedající. Já tady jen tak nemávám. Dovolte mi teď poznámku k tomu procedurálnímu hlasování.